Víte, pane předsedo Kalousku, už jsem to možná říkala, tak se budu opakovat. Některé byly i vaše. A často se setkávám s tím, že opozice turbuluje prostě naše návrhy směrem fiskálně nahoru, to nakonec není nic nového, ale současně druhým dechem volá, abychom byli co nejvíc fiskálně úsporní a co nejvíc šetřili. Nejde to dohromady. Podívejte se, jak reagují jednotlivé evropské země. Neustále tady slyším: podívejte se na Němce. Já znám čísla Německa.

Říkáte, a to beru za korektní, že jste připustil, že nejsem schopna prostě seškrtat desítky miliard na jednotlivých resortech.

Takže se hlásíte.

Oběma pánům děkuji. Neseškrtám tam desítky miliard.

Já jsem skutečně řekla, že pokud by zhoršovaly výsledky, tak začnu vázat výdaje a prioritizovat jednotlivé výdaje resortů.

Co se týče udržitelnosti veřejných financí, ano, je pravda, že na stole není zatím žádná důchodová reforma. Ona notabene nebyla na stole 30 let. To se nechci vymlouvat.

Víme, že to je problém, který se tu objeví někdy za 15 let.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, měl bych jenom procesní poznámku. Pan kolega Kalousek tady hovořil o možnosti snížení deficitu na základě pozměňovacího návrhu, který tady je myslím od Pirátů. Samozřejmě tak jak projednáváme tento zákon jako běžný zákon, tak je to samozřejmě možné. Je možné hlasovat takovýto pozměňovací návrh.

Říkal jsem, že je možnost i samozřejmě, protože je tady poslanecký návrh na změnu jednacího řádu v tom smyslu, jak nakládat s tím, když tady máme státní závěrečný účet ve vztahu tedy k rozpočtu, to znamená, aby rozpočet ve třetím čtení bylo možné projednávat na příští rok, až bude tedy projednán státní závěrečný účet z toho roku minulého. Má to logiku.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Nojo, ale to nemá být vaše rezerva, paní ministryně.

Ale prostě tohle má dělat Sněmovna, nikdo jiný.

Ale pro budoucnost je to strašně nebezpečné. Nyní na faktickou poznámku vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Svolali jsme i schůzi k suchu a podobně. Ale myslím si, že to, že je kůrovec velký problém a sucho velký problém, se vědělo již při sestavování státního rozpočtu na rok 2020. To je zajímavé.